Představitelé americké armády a vysocí státní úředníci USA si v posledních letech navštěvovali Bělorusko jako na běžícím pásu.

Takže docházelo tam k normalizaci vztahů.

Proč to říkám?

Takže se zaměřila Čína na Bělorusko.

Mimochodem také informace, o které se tady nepsalo, že koncem minulého roku dostalo Bělorusko od Číny půjčku ve výši 500 milionů dolarů na refinancování dluhu vůči Rusku.

Cena za tento pokorný návrat pod ruského medvěda samozřejmě může být velmi vysoká.

Moskva si dala záležet, aby v oficiálním prohlášení zdůraznila, že telefonický hovor proběhl z iniciativy běloruské strany.

Takže teď se v podstatě čeká, jak zareaguje Putin.

A samozřejmě Putin si představuje, anebo podle všeho je to jeho přání, aby se Bělorusko sjednotilo s Ruskem.